Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane senátore, máte slovo.

A opravdu, vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím o klid!